Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, kterou žádám, aby zaujala své místo u stolku zpravodajů a aby se ujmula slova. Chvilku počkáme, až se nám trošku zklidní atmosféra po hlasování předchozího tisku. V sále zůstanou pouze ti, kteří chtějí projednávat vládní návrh zákona o státní sociální podpoře.

Já bych poprosil, abychom tady v sále měli klid, aby paní ministryně mohla přednést úvodní zprávu k tomuto tisku, abychom věděli, co projednáváme, abychom v tom měli všichni jasno.

Těchto necelých 2 700 korun je pro většinu rodin zásadní přilepšení do jejich rozpočtu. A víte, že když jsou děti malé, tak se hodí každá koruna.

A já myslím, že to je vítězství pro většinu rodin s nejmenším dítětem do čtyř let a že to je opravdu ještě jednou signál, že jsme i v době úspor prosadili takto velmi vstřícný prorodinný krok.